Děkuji.

Mockrát děkuji. Já opravdu obdivuji snahu Ministerstva práce a sociálních věcí posunout všechno dál, a to i ve světle toho, že jsem celoživotně zvyklý, že snaha se pozitivně hodnotí pouze na základní škole na prvním stupni a na vyšších stupních se už pak hodnotí spíše znalosti a skutečná fakta. Nicméně akreditace mě zajímá a chtěl bych tedy slyšet název jednoho konkrétního akreditovaného pracoviště, kam může nastoupit lékař bez atestace tak, aby se začal třeba zítra připravovat k atestaci.

Děkuji.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já už nechci prodlužovat tuto debatu, ale považuji to za jednoduché.

Na tuto otázku jsem odpověď nedostala jinou, než že ČSSZ a MPSV zahájily jednání za účelem optimalizace obsahu a formy vzdělávacího programu a nyní se čeká na schválení vzdělávacího programu Ministerstvem zdravotnictví. Potom jsem se ptala: Vzdělávají se již lékaři dle tohoto nového programu? Tam bylo odpovězeno, že se vzdělávají podle stávajícího vzdělávacího programu.

Děkuji. Kolega Mašek má náhradní kartu č. 17.

Já vás ještě všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.